Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. A vás, kolegyně a kolegové, požádám, abyste v případě, že chcete diskutovat, diskusi přesunuli do předsálí, aby pan ministr mohl v klidu přednést svou řeč. Prosím, pane ministře. Děkuji vám, pane předsedající.

Návrh reaguje na aktuální situaci. V souvislosti se skokovým nárůstem počtu nakažených onemocněním, respektive variantou omikron, situace působí potíže v řadě oblastí a školství bohužel není výjimkou.

V této souvislosti považujeme za potřebné umožnit ředitelkám a ředitelům škol tyto obtíže operativně řešit. Jsme přesvědčeni, že právě vedoucí pracovník školy dokáže nejlépe vyhodnotit situaci a zvolit vhodný postup, zároveň je schopen reagovat dostatečně pružně a rychle. Tato důvěra v ředitelky a ředitele ostatně plně souvisí s dlouhodobým postojem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve smyslu nutnosti posílit roli ředitele jako manažera školy. Návrh zároveň vychází z přesvědčení o nezbytnosti zachovat přístup ke vzdělávání a zabránit plošnému uzavírání škol. Domnívám se, že právě lokální opatření v gesci ředitelů škol jsou jednou z vhodných cest, jak tohoto cíle dosahovat. Předkládaným návrhem má tedy ředitelka či ředitel školy získat pravomoc, aby vyhlásil mimořádné vzdělávání distančním způsobem, případně i mimořádné ředitelské volno, a to až v celkové délce deset dnů. Ředitel školy po posouzení konkrétní situace vyhodnotí, zda je možné vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem, anebo zda je již nutné využít mimořádné ředitelské volno. Současně platí, že nemusí využít všech deset dnů najednou. Vždy by však měl k případnému vyhlášení mimořádného volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem přistoupit tak, aby bylo co nejvíce zachováno právo dětí, žáků a studentů na vzdělávání.

S ohledem na naléhavost situace požádalo Ministerstvo školství o projednání tohoto návrhu ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jsem přesvědčen, že si stejně jako já uvědomujete velmi naléhavou potřebu řešit tíživou situaci našich škol a perspektivně zachování vzdělávacího procesu jako celku. Věřím proto ve vaši podporu předloženému návrhu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poslankyně Renáta Zajíčková, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

Protože jsem byla zmocněna výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, dovoluji si vás seznámit s průběhem projednávání a s usnesením ke sněmovnímu tisku číslo 128/1, který jste obdrželi.